Víte, já jsem byl strašně zklamán z toho, že nebyl schválen ústavní zákon, protože fiskální kompakt počítá s tím, že to budou ústavní zákony.

To si především nezaslouží budoucí generace, na kterou v případě schválení tohoto zákona nepřátelsky zaútočíte, jak říká paní doc. Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady, pandemickou trajektorií zadlužení. Jestli opravdu chcete zaútočit na budoucí generace, jestli je chcete uvrhnout do těžko řešitelné situace jenom proto, abyste dneska vypadali hezky, tak pro to zvedněte ruku. Historie vám to spočítá. S přednostním právem nyní pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi také několik slov za hnutí SPD. Nejdříve musím říct, že my jsme se připojili a hlasovali jsme pro návrh pro zamítnutí, protože si myslíme, že tato novela je pro sestavování rozpočtu sice důležitou novelou, nicméně že bychom ji dokázali schválit a prodiskutovat v normálním legislativním procesu a nemuseli jsme k tomu dnes využívat legislativní nouze. Je potřeba říct, že státní rozpočet, nebo státní finance nebyly už před koronavirovou pandemií v dobré kondici. Koneckonců všechny statistiky hovořily o tom, že první dva měsíce letošního roku byly vůbec nejhorší v historii samostatné České republiky. Také je potřeba říct, že vláda v minulých letech vybrala peníze ze všech státních a polostátních firem a projedli jsme téměř všechno, co v tomto státě bylo. Česky řečeno, nemysleli jsme na státní kolečka. A také to konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad, který říkal, že na případnou krizi státní rozpočet není dobře připraven. Jsme konstruktivní opozice, takže říkám, že bych takovému návrhu rozuměl, a byli bychom dokonce připraveni takový návrh podpořit, ale za určitých podmínek. Tou hlavní podmínkou je, že vláda zároveň předloží ucelenou ekonomickou strategii České republiky, která bude vycházet z odpovědné a reálné predikce ekonomických hrozeb a také potřeb této země. Nezapírám, že v takové ekonomické strategii bychom rádi slyšeli věci, jako je např. ochrana českých firem ve vztahu k veřejným zakázkám, zdanění nadnárodních korporací, které právě v této době koronavirové pandemie si stáhly ze svých dcer likviditu, finanční prostředky, do matek, posílení kompetence České národní banky nad zahraničními bankami, konec financování politických neziskovek, konec pozitivní diskriminace sociálních parazitů, úspory ve státní správě, reálný národní investiční plán k zajištění infrastruktury země, její potravinové a hlavně energetické bezpečnosti a také bezpečnosti obecně. Samozřejmě že to znamená říct Bruselu, a tedy Evropské unii, že s jejich politikou a s jejich diktátem končíme.

Takže nic takového zatím od vlády na stole nemáme, a jinými slovy, jsme připraveni vládě uvolnit více ruce, ale musíme vědět, s jakým cílem. Pokud to nevíme, musíme říct ne, protože máme odpovědnost k lidem, kteří v této zemi platí daně, se kterými vy teď hospodaříte. Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš.

To, co se tady navrhuje, to bych nazval takovým českým snem, nebo aspoň snem české vlády. Protože vláda v podstatě chce změnit pravidla rozpočtové odpovědnosti Mimochodem, na tu rozpočtovou odpovědnost dohlíží i Národní rozpočtová rada.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Nelze jinak, než na téma nemravnosti tohoto počínání přičinit pár poznámek, když dovolíte, za frakci KSČM.

Pravdou je, že původně kolegové v ODS někdy v roce 2003, myslím, že to bylo, měli takovou představu, že uzákoní vyrovnané rozpočty. Pak za premiéra Nečase přišel návrh na finanční ústavu. Nic. Návrh na finanční ústavu, přišel s tím i pan premiér Sobotka, nakonec z toho byl obyčejný zákon, protože jinak jsme se nebyli schopni dohodnout.

Pokud neobstojí v praxi. Především tvrdíte, že v tom, co učiníme, je fatální hrozba rozvolnění financí. No jaká je realita? Faktem je, že to, co se letos odehrává, nejspíš bude mít dozvuky i v následujících letech.